Já jsem si to myslel. To je usnesení, které se týká něčeho úplně jiného. Všichni to víte. Týká se toho, že v nějaké době se hlasovat nebude a hlasování proběhne až posléze.

Já tvrdím, že toto je naprosto protiústavní. Naprosto protiústavní. Jsem zvědav, co uděláte, pokud si takové usnesení odhlasujete, já budu v 11 hodin mluvit, tak mi slovo stejně vzít nemůžete. No, já jsem přesvědčen, že ne, je to porušení dalšího paragrafu jednacího řádu. Buďte na to opatrní. Já tvrdím, že toto je neústavní jednání jak navrhovatele, tak paní předsedající, která o něm nechává hlasovat, a podávám námitku proti tomuto postupu předsedající.

Nechám nejdříve hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího.

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.

Proti?

Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Fialu.

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, moje vystoupení se týká pořadu dnešní schůze a já bych rád obrátil vaši pozornost k tématu, které je na této mimořádné schůzi podle mě zbytečně, protože jsme to mohli projednávat na řádné schůzi, máme projednávat, a to je elektronická evidence tržeb a důvody, proč je Občanská demokratická strana přesvědčena, že elektronická evidence tržeb nemá být zavedena. Já samozřejmě jsem si všiml toho, že bylo odsouhlaseno v rozporu s jednacím řádem nějaké usnesení Poslanecké sněmovny, nicméně se domnívám, že mně bude umožněno, abych využil svého přednostního práva a mohl dokončit svůj projev a vy jste mohli vyslechnout všechny argumenty, se kterými vás chci seznámit. Jak jsem říkal, Občanská demokratická strana má vůči zavedení elektronické evidence tržeb celou řadu konkrétních výhrad. Některé z nich už zazněly v našich vystoupeních v rámci prvního a druhého čtení, nebudu je opakovat, nicméně ty nejpodstatnější, které jsme tady uváděli, si dovolím stručně shrnout, mimo jiné i proto, že jsme zde vznesli řadu otázek, na které jsme nedostali žádnou odpověď. Pane poslanče, já se omlouvám, že vás přerušuji.

Pane poslanče, vám se omlouvám za hluk. Prosím, pokračujte. Elektronická evidence tržeb je zbytečná. To jsme řekli mnohokrát. Současná vláda se zavedením elektronické evidence tržeb snaží převést jednu ze svých základních povinností a povinností vlády je vybírat daně, v tom se určitě shodneme, vytvářet si nástroje pro dobrý výběr daní, ale úkolem vlády není přenášet tuto povinnost na někoho jiného a vláda to podle našeho názoru ani nesmí dělat. A tady v tomto případě chce vláda přenést tuto svoji základní povinnost na malé a střední podnikatele, protože nám jinými slovy říká: My nejsme schopni zajistit dobrý výběr daní, tak vy si to zaplaťte, vy budete sebe sami permanentně kontrolovat, a tím se zlepší údajně výběr daní. Elektronická evidence tržeb je plošnou restrikcí, která žádné zásadní navýšení výběru daní nemůže přinést.

Navíc právě ta chorvatská zkušenost, a znovu připomínám, že Chorvatsko je jediná země, kde systém, který tady chce zavést ministr financí Babiš, opravdu v nějaké podobě funguje, takže se můžeme odvolávat na jakýsi referenční případ právě na situaci v Chorvatsku, tak v Chorvatsku, jak vidíme, žádný vyšší výnos daní po zavedení elektronické evidence tržeb nenastal.

Budu pokračovat, nicméně chci konstatovat, že nejprve tady jednáme na mimořádné schůzi, což je úplně absurdní, protože jsme ještě na žádné schůzi ve třetím čtení neprojednávali zákon o elektronické evidence tržeb a vůbec nechápu, proč tohle vládní koalice dělá. Pak tady proti jednacímu řádu, a uvidíte, že se to ukáže, že to bylo v naprostém rozporu s jednacím řádem, jste si něco schválili, a pak ani nemá Poslanecká sněmovna dostatek slušnosti, aby můj věcný, na argumentech založený a politický projev vyslechla. Já s tím většinou nemám problémy, s nekázní v Poslanecké sněmovně, ale dnes ano. A musím říci, že tohle porušování všech pravidel hry mě opravdu naplňuje velkou nespokojeností.

Já jsem to schopen ignorovat a respektovat to, že jako malí kluci si tady nějakým způsobem hrajete a chcete cosi demonstrovat před veřejností, ale vy zase respektujte to, že já chci vystupovat jako seriózní politik a politicky tady argumentovat.